Tedy členský stát si může vybrat.

V rámci nařízení je stanoven také minimální počet ročních relokací, které by měla Evropská unie realizovat, a některé další věci. Ale ta možnost toho, že si stát může vybrat ze tří alternativ, jak se na solidaritě podílet, ta je tam explicitně ukotvena.

Vážený pane premiére, vy vlastně přiznáváte, že jste rezignovali svým podpisem na kvalitní azylové české řízení, tak to je za prvé.

My jsme nerezignovali na žádnou dobrou azylovou politiku České republiky. My jsme přistoupili na dohodu, která zavádí mnohem lepší azylovou politiku, než jaká je dosud na území EU. Ten problém přece primárně nespočívá v České republice. Ten problém bavili jsme se tady opakovaně, já tady nechci dělat nějakou přednášku o problémech azylové migrační politiky ale přece všichni víme, co nefunguje. Nefunguje ochrana vnějších hranic, ta se touto smlouvou zlepšuje. Vůbec nefunguje návratová politika, ta se touto smlouvou výrazně zlepšuje. Můžete vracet nelegální migranty i do zemí, které nejsou zeměmi jejich původu. Uváděl jsem tady včera, teď na to bohužel nemám čas, v svém vystoupení i konkrétní příklady. Takže těch zlepšení, ke kterým tady dochází, je celá řada. A co je cílem tohoto opatření? Cílem této dohody je, abychom měli účinnější nástroje pro to, abychom mohli s nelegální migrací bojovat, abychom zabránili obrovskému přílivu nelegálních migrantů do Evropy. Proto se tady spojily státy, které na tomto řešení mají zájem. Ano, jsou zde síly i v Evropském parlamentu, které nechtějí tímto silným způsobem řešit nelegální migraci.

Všechno toto je obsaženo v této dohodě.

Děkuji a prosím dalšího přihlášeno a vylosovaného, pana poslance Radovana Vícha. Vážený pane premiére, vaše vláda prostřednictvím ministryně obrany Jany Černochové uzavřela dohodu o spolupráci v oblasti obrany zemi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Není to ale žádná dohoda o spolupráci, ale dohoda, která, pokud bude ratifikována, vytváří nejen podmínky pro trvalý pobyt vojáků Spojených států na našem území, ale zejména výstavbu budov a objektů v jedenácti lokalitách České republiky, které budou mít charakter ambasád tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je a jakou činnost tam vykonává, a nevíme, jaký materiál tam je a bude uskladněn. Hlavní ustanovení dohody jsou o tom, jak se zde mohou stavět objekty, za vojáky přijedou jejich rodiny, budou tady mít školy, směnárny, stravovací zařízení a tak podobně. Navíc tato dohoda není reciproční a je pouze rámcová, a nikoliv podrobná, je po dobu deseti let nevypověditelná a současně ji nemá právo prozkoumat žádný vnitrostátní ani mezinárodní soud. Jsem přesvědčen, že se jedná o tak zásadní věc, která by měla podléhat celostátnímu referendu. Obrací se na mě a na naše poslance z SPD celá řada občanů, kteří jsou znepokojeni postupem vaší vlády v této věci a nechtějí na našem území budovat žádné cizí základny. A já s nimi souhlasím. Pane premiére, argumenty, že o případném pobytu cizích vojáků by stejně rozhodoval Parlament, nejsou namístě. To jako myslíte vážně, že po vás stojednička by rozhodovala o tom, jestli tady budeme mít cizí vojáky na cizích základnách? To přece musí být schvalováno minimálně na úrovni ústavní třípětinové většiny, tedy Ústavy České republiky, které by mělo ale předcházet celostátní referendum. A já mám tedy na vás dva dotazy v rámci mé interpelace. A druhá: Na Slovensku byla v tomto případě přijata interpretační doložka, která jasně říká, že podpis této dohody v žádném případě neznamená a nevytváří podmínky pro zřízení základny, a to ani do budoucna. Proč tedy interpretační doložku neobsahuje tato dohoda u nás? Děkuji.

Navíc ta smlouva o obranné spolupráci se Spojenými státy se skutečně na veřejnosti diskutuje už nějakou dobu. Možná na úvod bych měl říct jednu podstatnou větu. Ta věta zní, že obrannou smlouvu se Spojenými státy jsme měli mít už dávno, to nemáme, a je dobře, že ji připravujeme teď. Všechny sousední země je mají a teď ji bude mít konečně i Česká republika.

Když jenom říkám, že to mají všechny okolní spojenecké země, před chvílí jste mně tady dávali příklad Polska, Maďarska, v jiné věci, tak jenom připomenu, že samozřejmě Polsko a Maďarsko takovouto obrannou spolupráci se Spojenými státy také již dávno mají.

A to jsou věci, které já určitě nechci. Chceme zemi, která má silnou vlastní bezpečnostní obrannou politiku, obranu, která je založena na fungující moderní armádě a která má také spojence, na které se může spolehnout a kteří se mohou spolehnout na ni. Pokud jde o tu smlouvu, smlouva neobsahuje a říkám to ještě jednou a budu to klidně opakovat, ale nemusel bych, ono se na to stačí podívat neobsahuje žádné rozhodnutí o konkrétní americké přítomnosti v České republice ani rozhodnutí o zřízení vojenských základen. Ta smlouva nic takového neobsahuje. Jejím účelem je pouze vytvořit podmínky pro to, aby spolupráce v budoucnu probíhala.